Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já věřím, že díky protokolu dojde k posílení vzájemné spolupráce s regionem Andského společenství.

Sjednání protokolu otevírá nové možnosti jak v oblasti obchodu se zbožím, tak se službami, dále v oblasti investic či veřejných zakázek. Obchodní prostředí bude transparentnější a poskytne, či mělo by poskytnout českým firmám vyšší právní jistotu, což je samozřejmě velmi důležité.

Česká republika jako exportně orientovaná země podporuje posilování ekonomických vztahů s partnery i mimo Evropskou unii a vítá ambiciózní agendu v oblasti společné obchodní politiky, která má přispět k naší konkurenceschopnosti. Proto si vás dovoluji požádat, abyste doporučili Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dát souhlas k ratifikaci uvedeného protokolu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.

Podstatné věci tedy řekl.

Děkuji.

Takže žádám o zkrácení na 30 dní.

Prosím, pane předsedo. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. My se tady dneska pořád zabýváme otázkou zkrácení lhůt a já mám pocit, že tady vzniká určitý problém tím, že v podkladech z jednotlivých ministerstev je obecně tento požadavek, protože většinou na projednání smluv tohoto typu stačí 30 dnů, nicméně myslím, že je dobré si uvědomit, jaké je dnes datum a jakých 30 následujících dnů, případně 60 následujících dní nás čeká.

V každém případě další schůze, která je plánovaná, je v září a to je více než 60 dnů od dnešního dne, takže jestli uvažuji správně, tak si myslím, že to zkracování lhůt v tomto případě, konkrétním, dnes nemá příliš význam. Děkujeme za upozornění. Pan poslanec Benda nemá zájem, nicméně požadavek pana poslance platí. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. O závěrečná slova není zájem, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Následně pan zpravodaj navrhl zkrátit lhůtu na 30 dnů. Zahajuji hlasování.

Je to hlasování číslo 80. Končím projednávání prvého čtení tohoto návrhu protokolu.

Dalším bodem je bod 74, leč pan ministr Ivan Pilný není přítomen, proto přerušuji tento bod. Následným bode je bod 75, leč pro nepřítomnost pana ministra Pilného přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 76, kde taktéž není přítomen pan ministr Ivan Pilný, proto přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 77, pan ministr Ivan Pilný není přítomen, proto přerušuji tento bod. Dalším bodem je bod 79, pan ministr taktéž není přítomen, přerušuji tedy tento bod. Dalším bodem je bod 80, pan ministr Pilný taktéž není přítomen, přerušuji tento bod.